Dámy a pánové, já bych vás chtěl jenom seznámit s doprovodným usnesením, které přijal výbor pro životní prostředí. Já si myslím, že je dobře nebo by mělo zaznít dnes tady, já si ho dovolím přečíst. Jedná se o usnesení výboru pro životní prostředí....